S tím, že dokud není Sněmovna ustavená a není složen slib, ty tisky nebyly veřejné. Takže jsme ho opravdu dopředu číst nemohli. Chci říct, že jsem ve své poště dostal návrh zákona z dílny kolegů z hnutí ANO, ve kterém navrhujete, aby ze zákona byla minimální lhůta mezi druhým a třetím čtením 10 dnů. Já s tím nesouhlasím. Je to sice věc vlády, ta bude spěchat velmi často a opozice velmi často ne, ale jak už jsem říkal včera, jenom tím, že nesedím ve vládní, ale v opoziční lavici, nebudu měnit názor, protože teď je mi to jakoby příhodnější pro opozici.

Možná by pak mohla zaznít informace já jsem člen rozpočtového výboru, mě to usnesení nepřekvapilo, ale nevím, jestli kolegové dostali to usnesení včas.

To znamená, první čtení by proběhlo dnes. Pak navrhuji v bodě 7, kdy výbory projednají jim přikázané kapitoly, abychom to udělali do středy 9. ledna.

Bod 10 Poslanecká sněmovna projedná ve druhém čtení návrh rozpočtu dne v týdnu od 14. ledna. Po ukončení rozpravy to zůstává stejné jsou poslancům rozdány pozměňující návrhy.

Říkám, že jsme srozuměni s tím, že první čtení, které se týká základních parametrů rozpočtu, proběhne dnes. Nebudeme tomu nijak bránit kromě toho, že si k tomu řekneme svůj názor. Nevím, jestli je potřeba já jsem nebyl schopen najít základní usnesení, tudíž jsem nebyl schopen k němu vyrobit elektronicky pozměňující návrh. To je asi věc Kanceláře Sněmovny.

Děkuji panu předsedovi klubu ODS Zbyňku Stanjurovi. Jeden návrh, dobře, děkuji.

Dobré dopoledne, dámy a pánové.

Ukazuje se, že se to tak úplně dobře nedaří. Jsme v situaci, kdy jsme museli minulý týden schvalovat zákonná opatření Senátu, aniž by kdokoli z nás řekl, že s těmito zákonnými opatřeními v zásadě souhlasíme a že jsou nám blízká. Jsme v situaci, kdy máme před sebou návrh státního rozpočtu, a já nevím, jestli je v tomto jednacím sále někdo, kdo může říct, že je to jeho rozpočet, že mu je blízký. Ale jsme v situaci, kdy většina z nás nezavinila pád vlády Petra Nečase, většina z nás nesouhlasila a nedala důvěru vládě Jiřího Rusnoka.

Pokud bychom jej chtěli mít, tak budeme mít březen a bude zde v této republice rozpočtové provizorium. Myslím si, že cestou je schválit tento návrh státního rozpočtu tak, jak je připraven, a všichni víme, že se v průběhu roku budeme vracet ke změnám v tomto rozpočtu s ohledem na to, jaká nová vláda zde vznikne.

Děkuji.

Což je dva a půl měsíce od okamžiku, kdy byl dodán sněmovní tisk nám.

Je to naprosto standardní doba.

To se nestalo nikdy. Takže já bych prosil, abychom i v těch termínech byli přesní. A prosím, abychom nepoužívali politická alibi. Kdo schválí tento rozpočet, je to jeho rozpočet. Tak to prostě je! Prosím, pane poslanče, máte slovo. Přeji vám dobré dopoledne. Vystupují tady představitelé bývalé vládní koalice politických stran, kteří přivedli tuto zemi do politické krize. Po ekonomické krizi přišla i krize politická. Velmi vážná. Tím, jak se zhroutila pozice premiéra, dokonce se zhroutila důvěra v instituce tohoto státu. A nejenom v této zemi, ale i v zahraničí. Nebudu tady citovat titulky a články o České republice, které se psaly v souvislosti s politickou krizí v této zemi. To znamená, když dnes mluvíme o rozpočtu, postupujeme podle zákona, který byl přijat i v roce 2009 právě pro případ předčasných voleb, pro takovouto mimořádnou situaci. Nám toho nezbývá mnoho a mně nezbývá mnoho času, tak mi dovolte, abych řekl jenom to: Mně připadá, že logika toho, proč chceme zvládnout projednat rozpočet do konce roku, je prostě v tom, že chceme dát nejen obcím a lidem v této zemi, ale i v zahraničí základní informaci: Po politické krizi tato země je schopna včas schválit svůj rozpočet. Děkuji panu poslanci Zaorálkovi za dodržení času. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Sleduji tady až dojemnou snahu a péči o to, že je třeba všechno mít k dispozici dostatečně včas a řádně to projednat. Já s tím souhlasím, to je skutečně postup, který by měl být správně uplatňován.